Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Zdeněk Nekula. Jenom připomínám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

K zajištění řádné adaptace je tedy nezbytné, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve.

Velká část právní úpravy se tedy obsahově nemění, mění se pouze forma, to je místo ve směrnici, právní úprava je nyní obsažena přímo v uplatněném nařízení. Návrh zákona tedy ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, která byla duplicitní. Dále bylo nezbytné na řadě míst přistoupit k důslednému rozdělení právní úpravy humánních a veterinárních léčivých přípravků.

Děkuji za vaši pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.